Prosím, máte slovo. KDUČSL nikdy neříkala, že se mají snižovat platy učitelům, sestrám, hasičům, policii, armádě, komukoliv. To z naší strany nikdy nezaznělo. Já jsem zde mluvil o tom, že tato vláda, byť minimálně, nepřišla se snahou nějaké konsolidace a alespoň nějaké úspory. Ani to jste neudělali.

Děkuji. Paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, co nám to vkládáte do úst nebo do myslí?

No, to snad není možné!

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl stručně zareagovat na paní ministryni, na to, co říkala o pomoci lidem. Snížit daně na dluh tak, aby to ti samí daňoví poplatníci nakonec museli splatit i s úroky, to není pomoc, to je hloupost. Těch sto miliard nám teď chybí na to, abychom mohli pomáhat těm, které skutečně vážně zasáhla ta aktuální koronavirová a ekonomická krize. Vy nám neustále opakujete, kolik že by stály ty naše návrhy. Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Děkuji za slovo. Také zareaguji na slova paní ministryně. Ona se tady zaštiťuje Výborem pro rozpočtové prognózy, jak ho poslouchá, jak ho respektuje, jak sestavuje rozpočet podle jeho rad, nicméně škoda, že stejnou intenzitu nebo že stejnou pozornost nevěnuje Národní rozpočtové radě, která postup a hospodaření této vlády dlouhodobě kritizuje. Takže existujeli instituce, která dá paní ministryni za pravdu, tak o té instituci tu budeme slyšet, budeme slyšet její argumenty.

Paní ministryně se chlubí přesnou prognózou Ministerstva financí. Za to je určitě dobré analytiky Ministerstva financí pochválit, nicméně to není zase tak důležité. To důležité, paní ministryně, je, že ty prognózy se dělají proto, aby rozpočty byly sestaveny realisticky. A to se Ministerstvu financí v posledních letech nedařilo.

Proto my chceme, aby to projednávání bylo podrobné. Vy prostě neumíte sestavovat rozpočty, ty rozpočty dopadají jinak, proto je potřeba to projednat ve výborech, proto je potřeba podávat pozměňovací návrhy, abychom vaše špatně navržené státní rozpočty, špatná čísla uvedli v realitu. Vy to nechcete, protože je vám jasné, že byste jinak takovouto sekeru, tento volební rozpočet, protože nejde o nic jiného než o volební rozpočet, jinak při tom dlouhém čtení neprosadili.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, jenom pár čísel.

Ale na konci března, to znamená, kdy ta pandemie a to uzavření ekonomiky na to měly naprosto minimální, spíš žádný dopad, tak už bylo skoro 45 miliard.

Takže pokud tady budeme mluvit o predikcích Ministerstva financí, tak já jsem velmi skeptický v tom, že jsou velmi, ale velmi nepřesné.

Děkuji, pane předsedající.

S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo. Paní ministryně zde hovořila o úsporách v podobě toho, že se nenavyšovaly platy státních zaměstnanců.

A kolik to bude stát? Bude to stát sto miliard. Tak ten argument je chybný. To za prvé. Za druhé jsme chtěli aspoň nějaký náznak konsolidace veřejných financí. A to, co jste, paní ministryně, uvedla, že to bude až na další politické reprezentaci, tak to může už být pozdě. My jsme po vás na rozpočtovém výboru chtěli slyšet aspoň nějaké body, jakým směrem by se Ministerstvo financí mohlo ubírat při konsolidaci veřejných financí.

Takže pokud by to bylo možné, zda byste nám mohla nastínit aspoň nějaké body té konsolidace, protože další reprezentace, to můžete být buď vy, anebo také někdo jiný, nechť tedy je tam nějaká návaznost na jedno volební období a pokračuje další. Já vám děkuji a paní ministryně mě požádala o slovo.